My bychom tohle nevyvolávali.

Děkuji za pozornost. Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, pane ministře, paní ministryně, kolegyně, kolegové, já musím reagovat na vystoupení mého předřečníka. Já myslím, že jeho vystoupení zapadlo do dalších vystoupení ministrů a místopředsedů a vládní poslankyně. Já tomu rozumím, bylo to vystoupení plné urážek a dehonestace. Rozumím i tomu, že se těšíte a předpokládáte, že na Hrad vyhraje váš kandidát.

A vládu, samozřejmě. Omezíte nám slovo ve Sněmovně vaším návrhem jednacího řádu tak, aby opozice nemohla mluvit, nebo jí to omezíte na maximum. Budete mít totální moc. Totální moc nad touto zemí. Budete ji válcovat, stejně jako válcujete opozici v Poslanecké sněmovně. Ale neměl byste zapomenout, že stále skoro tři miliony vás nevolily.

A další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kolovratník. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

To vystoupení bylo absolutně trapné a komické. A budu konkrétní. Když se chlubíte za STAN úspěchy pana ministra Síkely, že sem přinesl zákon o komunitní energetice a tak dále ten zákon tady měl být v létě. To jste slibovali někdy na jaře, že to tady bude do prázdnin. Přinesli jste to na konci roku a je to pozdě, už to mohlo půl roku fungovat.

Vy jste měli příležitost pracovat na tom, aby bylo jádro uznáváno dlouhodobě a trvale. Neudělali jste v tom absolutně nic. Když tady, pane kolego, mluvíte o ropovodu TAL, o plynovodu Stork opět prosím něco si o tom načtěte. Nebylo to na nás, bylo to na nich. A vy jako opozice v té době jste s námi souhlasili, že ty energie, ať už je to ropa, nebo plyn z Ruska, že jsou levné, že fungují, že zkrátka je to nějaký zdroj energie a infrastruktury, kterou tady máme. Nikdy, nikdy jsme od vás neslyšeli to, že bychom něco měli změnit.

A teď, teď ty následky sbíráme všichni. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Byla to dostavba Temelína. A víte, na čem skončila dostavba Temelína? Tenkrát nebyl žádný odpor a rozpor oproti tomu, jestli se má soutěžit včetně Ruska, nebo ne. Druhá věc. Když se soutěžily Dukovany, tak už bylo přece předtím rozhodnuto o tom, že bude Rus z tendru vyřazen. To se nestalo za vaší vlády, to už bylo předtím. Co se týká ropovodu Stork, ten skutečně skončil na polské straně jejich nesouhlasem k tomu, aby fungoval. A seděli jsme v tom hospodářském výboru všichni a já si velmi dobře pamatuji, a byli to především členové KDUČSL, jejich podpora levného plynu byla naprosto bezprecedentní v té době.

Pak tu máme ještě několik takových drobností.

Já si myslím, že je třeba opravdu i nezapomínat na solární tunel.

Děkuji za dodržení času. A jako další je přihlášena paní poslankyně Peštová a pak se z místa hlásí pan poslanec Lang. Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Já děkuji za slovo. Už neřeší, dobře, děkuji. V každém případě, když jste tady říkal, jak tato vláda nejedná chaoticky, tak já jsem tady několikrát vystupovala a myslím si, že jste tady u toho byl taky a slyšel to, jakým způsobem jsou zde přijímány zákony. Jakým způsobem, ne řádným legislativním procesem, ale jakým způsobem jsou zde načítány, to znamená, přes poslance nebo jsou to senátní iniciativy a tak dále. V každém případě řádný legislativní proces tam neprobíhá. To znamená, nejde to do mezirezortního připomínkového řízení, ani vnitřního, ani mezirezortního, nejde to na Legislativní radu vlády, ani do komisí Legislativní rady vlády. Několikrát jsem tady držela v ruce to, co jsme tady dostali v den ráno, když jsme ten zákon měli probírat. Bylo to několik pozměňovacích návrhů, ke kterým jsme měli uzavřít během několika dalo by se říct hodin stanovisko, a my jsme vůbec nevěděli, co budeme projednávat a co je meritem věci a těch pozměňujících návrhů. Takže mi neříkejte o tom, že tato vláda nejedná chaoticky. Ale času na to bylo velice málo. Děkuji za dodržení času. Já také se chci připojit tady ke kolegům z pravé strany spektra.